Děkuji za slovo.

Já ovšem možná k vaší politické smůle bohužel nezapomněl.

Proto mi zde ještě jednou jasně, a prosím také písemně, odpovězte, jak jste daleko s realizací vašeho veřejného slibu. Nebo to bylo z vaší strany pouze populistické vyjádření ve smyslu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá? Děkuji. Děkuji a slovo má pan ministr zemědělství.

Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, vážený pane poslanče Valento. K vaší interpelaci musím říct několik faktů.

Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane ministře. Tak jste mi to také minule víceméně slíbil, a nic se nestalo. Tohle není předmětem tohoto.

Prosím, pane ministře.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Vážený pane ministře, musím se vám k něčemu přiznat. Ve včerejší rozpravě nad návrhem státního rozpočtu jste mi naprosto dokonale zamotal hlavu, a to mnohem víc, než si myslíte. K pozměňovacímu návrhu, který by měl posílit dotační programu na Ministerstvu kultury na obnovu kulturních památek, jste uvedl následující: Samozřejmě že tento pozměňovací návrh obsahuje potřeby, které by jistě obnově našeho památkového fondu výrazně prospěly a pomohly. Na druhou stranu jako člen vlády vnímám mantinely reálných možností a musím říci, že ten fakt, že i na příští rok máme jen na obnovu památek vyčleněnu jednu miliardu na národní kulturní poklad, zhruba tři čtvrtě miliardy na další památkové dotační programy, tak je to, myslím, hladina, která je velmi zajímavá. A jednání s Ministerstvem financí se vyvíjí vždy velmi pozitivně. Já po této stránce oceňuji vstřícnost, se kterou se k této problematice stavíme. To znamená, rozumím tomuto návrhu, chápu jej, ale jako člen vlády rozumím také tomu, co je možné a co možné není. To znamená, s tou mírou racionality přistupujme k těm návrhům, které zde zaznívají, ač meritum a zájem, které vyslovují, je jistě dobrý. Ale znovu říkám, nemůžeme se pohybovat v nějakých kategoriích nereálných možností. Já teď nevím, jestli ano, nebo ne, jestli pozměňovací návrh má, nebo nemá vaši podporu, ale spíš se bojím, že vaši podporu nemá. Abych vysvětlila, proč jste mě tak zaskočil. Na jednání výboru pro školství, mládež, kulturu a tělovýchovu, které se uskutečnilo, jste totiž uvedl, že tento návrh vaši podporu má.

Děkuji. Tak pan ministr Herman odpoví. Prosím, pane ministře, máte svých pět minut. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové. Já opět chci poděkovat vaším prostřednictvím, pane předsedající, paní poslankyni Kovářové za její podporu kulturních památek. Myslím, že i ta výstava zde v aktech je velmi demonstrativní, jasná a pozitivně ukazuje ty potřeby, které jsou. To znamená, děkuji, že jste, prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyně, zde zopakovala ty základní teze z mého včerejšího vystoupení. Ano, meritorně váš návrh moji podporu má a plně s ním souhlasím, protože je to něco, co by našemu fondu pomohlo. Na druhou stranu opět zopakuji, že se musíme skutečně pohybovat v mantinelech reálných možností. A já naslouchám při zasedáních vlády těm prioritám, které vláda má, jsou to dnes skutečně otázky bezpečnostní, což asi každý chápe, a chápu, že se musíme nějakým způsobem vypořádat i s těmi globálními výzvami. Samozřejmě, pokud by nebyla zabezpečena bezpečnost naší země, nebudou zabezpečeny ani památky. To znamená, že po této stránce zde chci být loajálním členem naší koaliční vlády a vnímat ty potřeby tak, jak je vláda ve svém sboru nastaví. Nicméně meritorně mou podporu ten návrh má. Ale abych byl konkrétní. Program péče o národní kulturní poklad je pro rok 2016 rozpočtován ve výši jedné miliardy korun, což představuje 8,5 % výdajů naší kapitoly.